Informace o pozměňovacím návrhu vám byly rozdány do vaší pošty.

Prosím, paní ministryně. Tak já ještě poprosím kolegy tady po mé pravici. Poprosím o klid u stolku zpravodajů, poprosím případně i kolegy, kteří se různě pohybují po sále, aby se usadili nebo přesunuli své diskuze mimo jednací sál. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, asi všichni víte, o co se v tomto návrhu jedná.

Já vám rozumím, paní ministryně.

Já bych velmi stručně řekla, proč podporuji sněmovní verzi tohoto návrhu, a to ze tří důvodů.

Myslím si, že to je nesystémové.

Pokuty mají mít zejména výchovný účel a nesmí a nemají být represivní, či dokonce likvidační povahy. To znamená, že evidence dohod má pomoci lidem, kteří pracují na takzvané nepojištěné dohody, aby stát měl informace, jak a v jakém rozsahu pracují, abychom případně v příští krizi mohli těmto lidem finančně pomoci.

Proto je důležité mít i další legislativní nosič. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám vás o podporu sněmovní verze.

Velmi děkuji. Děkuji a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům...

Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vážené poslankyně, vážení poslanci, přicházím k vám se senátním návrhem zákona ve znění přijatých poslaneckých návrhů, které bych vám ráda představila. Senát Parlamentu České republiky svým usnesením číslo 119 vrací návrh zákona o mimo řádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, což je senátní tisk číslo 44, Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.